Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím jenom ve zkratce reagovat na proběhlou rozpravu.

Takže my nechceme žádné sankce legitimizovat. Nebo ne nechceme, zůstávají stejné. Pan poslanec Lubomír Volný. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, salámová metoda utahování šroubů. Ne, ono nejde o žádnou salámovou metodu, ono jde o odstranění disproporce sankcionování mezi fyzickými osobami a právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami.

Tázal jste se, proč se ta akce, která se tady dneska možná koná, uzavření ulice Sněmovní, nekonala před půl rokem, a koná se dneska.

To vychází ze zákona. Pokud se to v minulosti dělo, tak to bylo porušení zákona, které mělo být sankcionováno, ale nebylo, protože policie to tenkrát, řekněme, nechala, ale na výboru pro bezpečnost jsme to projednali a od té doby se tak neděje.

prostě to trvalo tak dlouho, že přišla druhá vlna. A teď my musíme říct, jestli tu druhou vlnu chceme nechat projít tímto způsobem, že někdo porušuje vědomě zákon, anebo jestli to chceme nějakým způsobem řešit. To bylo závěrečné slovo zpravodaje. Prosím.

To je jiná záležitost. Pane poslanče, já vám udělím slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nyní tedy uzavírám podrobnou rozpravu, pokud se do ní nikdo nehlásí. Pane ministře? Ano.

A to je vlastně základ, ze kterého jsme vycházeli při formování této novely. A já si prostě myslím, že jsme právní stát.

A můžeme pokračovat. Po skončení druhého čtení tohoto návrhu je možné podle zákona o jednacím řádu pokračovat okamžitě se třetím čtením a my tak učiníme.

Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Marek Benda.

Znali jsme návrh, který vzešel z bezpečnostního výboru, tomu rozumím. Ale v podrobné rozpravě zazněly čtyři návrhy pana poslance Feriho.

Já to v krátkosti představím, bylo by to, myslím, slušné. Ty tři návrhy jsou varianty snížení a moderace maximální výše pokuty, která je ukládána právnickým osobám, resp. podnikajícím fyzickým osobám. Vláda navrhuje 3 miliony korun.